Takže tady je možnost to napravit.

Prosím. Děkuji.

A za druhé: souhlasíte se mnou, že případná změna jednomyslnosti je tak zásadní, ať už to bude cestou změny základních smluv, nebo snad hlasování, řekněme takového soft, že o některých otázkách se nadále bude hlasovat jinak než jednomyslně, zda se také domníváte, že to je naprosto zásadní změna pravidel a poměrů v rámci Evropské unie, které z mého pohledu by si zasloužilo, aby se k tomu vyjádřili všichni občané České republiky v rámci referenda?

A myslím si, že to je tak dobře, že nepravdy se mají napravovat, a jsem rád, že se v tomto shodneme. To, že prostě někteří členové naší vládní koalice mají dlouhodobě třeba jiný názor na rychlost a intenzitu nějakých evropských kroků, na tom není nic divného. Tak to prostě je, víme to všichni a vědí to i občané. Důležité je, abychom se domluvili na nějaké společné pozici ve výsledku a tu potom v Evropě zastávali pokud možno i v souladu s opozicí, protože čím jsme na té evropské pozici sjednocenější, tím potom máme větší sílu. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že většina členských států, teď nemluvím o úrovni Evropského parlamentu, nakonec žádnou takovou změnu podporovat z řady různých důvodů nebude.

To jsou moje motivy a moje úvahy, proč si třeba myslím, že bychom neměli k těm změnám přistupovat, a rozhodně ne bez nějaké důkladné diskuse. Ale musíme vidět, že tam v Evropě existuje řada politiků, ale i států, které naopak podmiňují další rozšiřování právě nějakou úpravou rozhodovacích mechanismů, a to je debata, které se musíme seriózně věnovat prostě proto, že rozšiřování Evropské unie je dlouhodobě i v zájmu České republiky. Děkuji. Co bude následovat, jsou ústní interpelace na ostatní členy a členky vlády a já vyzývám paní poslankyni Vladimíru Lesenskou, aby přednesla svou interpelaci na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, pana Mariana Jurečku, a aby tak zahájila blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, to, že správní řízení při vyřizování žádosti o přiznání důchodu se stalo jen něčím, co stát nemusí nebo musí dodržovat, jsem konstatovala již při své dřívější interpelaci. Na stránkách České správy bylo možné se dočíst, že lidé mají v maximálně možné míře využít možnosti podat žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem. Pokud se nepletu, s větším předstihem žádost podat ani nelze, neboť tím se zajistí plynulý přechod k finančnímu zabezpečení formou důchodu namísto výplaty ze zaměstnání.

Víte, že díky postupu České správy a vašeho rezortu dostávají důchodci upomínky a výhrůžky penále od zdravotních pojišťoven? Kde se zadrhla komunikace a výměna podkladů pro tyto platby mezi rezortem, MPSV a pojišťovnami? A co mají dělat s omluvou ti, kteří se spolehli na správní řízení a jeho lhůty, když teď jsou víc jak půl roku bez příjmů? Víte, ne všichni si dostatečný finanční polštář byli schopni vytvořit, když jejich příjem pokryl s minimální rezervou tak akorát jejich výdaje potřebné k normálnímu životu vysoké náklady na bydlení, energie, potraviny, léky, náklady na případné služby, které již museli využívat. Jaký je úrok z těchto doposud nevyplacených důchodů a zaplatíte z nich případně za regulérní důchodce penále, které na nich začínají požadovat zdravotní pojišťovny?

Prosím. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, já jsem na podobné interpelace odpovídal také asi před dvěma nebo třemi týdny.

Ale postupně ten velký, nakumulovaný objem žádostí se nám daří postupně to číslo snižovat.

Ve velmi krátké době jsme schopni tyto žadatele zprioritizovat a výměru udělat třeba v řádu jednoho týdne, deseti dnů.